Vážené kolegyně, kolegové, já jsem jenom chtěl říci následující.

Je potřeba s tím něco udělat. Já vítám kroky ministerstva, že se v tomto ohledu snaží sjednotit maturitní zkoušku, tak jak to bylo, když jsem skládal maturitní zkoušku já. Řada vysokých škol musela snížit úroveň přijímacího řízení na vysoké školy, aby vůbec měla dostatek studentů.

Jesle nejsou v mé městské části žádné, takže zase tady v tomto ohledu samozřejmě vítám, že mateřské školky budou moci přijímat a budou mít rodiče nárok na příjem dětí už od dvou let.

A že bude jiný systém vzdělávání těch dvouletých dětí, to je samozřejmé. Ale s tím přece ministerstvo počítá. Čili tady je skutečně, tento zákon je pro lidi a mrzí mě, že kolegové z levice, z té úplné levice, jak jsem se dozvěděl, nechtějí ten zákon podpořit, protože na nějaký zřejmě superzákon asi nebude, ale více přece mateřských školek nebo možnost maminek samoživitelek nebo otců samoživitelů umístit dítě už od dvou let bude přece přínosem, protože musí nějak živit rodinu. Čili já si myslím , že ten zákon by bylo dobré podpořit. Díky za slovo. Děkuji panu poslanci Holečkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.

Jsem jeden z nich. A v okamžiku, kdy se domlouval koaliční program, dávalo se do koaličního programu i vládního prohlášení rozšíření kapacit školek včetně předškolní přípravy, tak to byl jen důsledek tohoto stavu. Konkrétní věci, které přináší současný stav, se promítají třeba do vysokého procenta odkladů nástupu do první třídy.

S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Bendl. Tak jestli můžu pro pana poslance Holečka vaším prostřednictvím. To je fakt smutná věta, já se omlouvám, kterou jste řekl: zlepšit vzdělávání dvouletých dětí. Já se toho fakt bojím. To myslím úplně vážně. Je to ještě moc brzo. Ale já jsem se přihlásil k faktické připomínce k tomu staromilskému pohledu nás starších, že my jsme byli lepší, vzdělanější, chytřejší. Já si to nemyslím. V tom je ten problém.

To byla motivace se dobře učit, udělat dobře přijímačky a uniknout té pitomé dvouleté vojně, když to řeknu tak úplně otevřeně. A bojovali jsme o ta místa na vysokých školách.

Ale prosím, nemějme ambici zlepšovat vzdělávání dvouletých dětí, a už vůbec ne ve státních nebo veřejných zařízeních. Nejprve pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Fiedler, po něm paní poslankyně Semelová. Prosím, pane poslanče. Já už jsem nechtěl vystupovat, ale musím zareagovat. Na margo pana poslance Jiřího Holečka, prostřednictvím předsedajícího, a pana poslance Zlatušky. Naopak. Zřizovatelé nezískají ani korunu.

Ta bude akorát nařizovat městům a obcím, aby vytvořily prostor, ale žádné peníze jim nenabízí.

Nic takového tady není. Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm paní poslankyně Semelová, po ní pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Já se nechci pouštět do diskuse na téma, jestli vědomostní znalosti současných studentů jsou nižší, nebo vyšší, i když na to mám svůj jednoznačný názor, ale v žádném případě si nemyslím, že právě ta jednotná zkouška, byť má určitě svá pozitiva, by tohle vyřešila. Tomu přece předchází řada jiných věcí v postupném vzdělávání, v postupných ročnících. Ta zkouška to neřeší. Z toho, co tady zazněl, asi řada z nás podle tabule 175 přítomných pokud bude hlasovat ano, tak si myslím, že to bude u hodně poslanců kompromisní ano, a pokud budou hlasovat ne, tak to u hodně poslanců bude kompromisní ne. Toho si buďme vědomi, že každý jsme asi zvažovali všechna pozitiva, všechna negativa, a že tady, i když každý zmáčkne tlačítko ano nebo ne, tak to nebude tak úplně jednoznačné a mnoho z nás asi hodně zvažovalo, jak se nakonec rozhodne, jak jsem říkal v minulém příspěvku. Děkuji. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Semelová. Já jsem vaším prostřednictvím chtěla reagovat na úsměvné vystoupení pana kolegy Stanjury, když mluvil o kvalitě vzdělávání. Víte, kdybyste se přišel zeptat učitelů na vysokých školách, co jim tam chodí, učitelů na středních školách, co musí přijímat, a učitelů na základních školách, jak prudce klesla kvalita vzdělávání, tak byste asi hovořil jinak. Ono je totiž v tom také to, že právě za bývalých vlád se rozbilo to, co tady kvalitní bylo, a to bylo základní vzdělávání, které tu kvalitu poskytovalo.